Já vám děkuji. A s přednostním právem pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za mě jenom krátce. Měl jsem také připraveno to, co chci říct. Chtěl jsem se ptát nemám koho. Chtěl jsem diskutovat a nemám s kým. Přichází vláda, aby požádala o prodloužení nouzového stavu, a my zde nemáme ani premiéra, ani ministra zdravotnictví, nikoho, kdo by na naše otázky dokázal relevantně odpovědět. Víceméně je to o tom, že každý, kdo zde vystupuje, tak mluví do zdi.

Že vláda nediskutuje, vláda nařizuje. To je to, co poškozuje veřejný prostor. A jestli chce vláda nějakou změnu a chce mandát v tak zásadní věci, jako je prodloužení nouzového stavu, tak by premiérovi a ministrovi zdravotnictví mělo stát za to, aby zde byl, aby věci řádně zdůvodnil a otázky zodpověděl. Je mi to líto, protože je to veliká chyba této vlády.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Ráda se stanu zpravodajkou tohoto bodu. Bez vás, pane ministře, bychom tady vůbec nemohli zasedat.

A to je také důvod, proč si myslíme v pirátském klubu, že namístě je prodloužení pouze o 14 dní.

To je 20 dní dalšího vývoje, o kterém bychom rádi vyhodnocení opatření, fungování, složení účtů, tak jak jsme byli zvoleni, aby se to v této Sněmovně dělo. Potíž je v tom, že nepřítomná vláda s výjimkou jednoho pana ministra bude chtít k tomu navrch ještě dalších 15 dní. A na tom chci ukázat, že přece nejde, nejde chtít takovou velkorysost, a přitom nemít pravidelnou platformu pro jednání se Sněmovnou, s parlamentními stranami, zapojení všech parlamentních stran do Ústředního krizového štábu, jasné informování způsobem, který bude ukazovat ano, bereme vás vážně, protože jsme v krizové situaci a všichni společně zastupujeme občany naší země. Na takové platformě, ať už by to byl krizový štáb, či pravidelná jednání, bychom mohli věcně probrat návrhy, které nyní musím přednést tady. Přednášeli je už moji kolegové, Ivan Bartoš přednesl k oblasti školství, Jakub Michálek k oblasti sběru statistických informací a já přednesu k tomu, jak zapojit více lidí do zdravotního systému, do systému zdravotní péče. Ale jenom chci upozornit, že ve skutečnosti, kdyby vše fungovalo způsobem, který by dával smysl, maximální zapojení kvůli krizové situaci, tak bychom toto řešili na nějakém jiném druhu jednání.

Za prvé, Poslanecká sněmovna ukládá vládě zapojit pro účinné zvládnutí pandemie maximální počet odborníků v oblasti zdravotní péče. A za druhé jakési tipy na to, jakým způsobem na to jít.

A současně jde také o lidi, jejichž děti jsou příliš malé. Příliš malé na to, aby je rodiče chtěli dát do kolektivního zařízení.

A jde i o to, že by bylo potřeba, aby k této dobrovolné pomoci vláda motivovala nejenom tím finančním příspěvkem, ale i koordinací. Doporučovali bychom vznik databáze, která by propojila ty zdravotníky, kteří by měli zájem dočasně vypomáhat, a zdravotnická zařízení, která potřebují pomoc. Stejně tak doporučujeme řešit, aby se toto vypomáhání započítalo do specializačního vzdělávání.

Bod dva.